Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, vážený pane ministře, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, i já bych si dovolila vyjádřit se k návrhu této mimořádné schůze a dovolila bych si začít daty z výzkumu, které jasně hovoří o tom, že 80 % populace se obává konfliktu a dopadů války, 91 % lidí je znepokojených ze zdražení života a zvyšování energií a zhruba 50 % má strach, že kvůli válečnému konfliktu nebudou peníze na sociální zabezpečení pro české občany a na investice nutné v Česku, 45 % lidí se bojí růstu kriminality. Přesto tady dnes máme svolanou mimořádnou schůzi, na což má koalice právo, svolala ji, ale určitě se pozastavuji nad tím, s jakými body je tato mimořádná schůze svolána, už s důrazem na to, co jsem tady teď v úvodu řekla.

Snažili jsme se vás přesvědčit, abyste tento bod a tento program schůze, který jsme předkládali, podpořili.

Dnes máme začátek května a inflace šplhá na 12 %. Proto mě opravdu překvapuje, že pokud tady máme dvě krize, tou jednou krizí je krize uprchlická a tou druhou krizí je krize hospodářská, uprchlickou krizi a danou strategii budeme řešit příští týden, já děkuji předsedovi poslaneckého klubu hnutí STAN, že sem zařadil přímo ten bod na příští týden na úterý v 18 hodin, přestože si myslím, že se to mělo řešit daleko dříve, protože ta strategie řešení uprchlické krize podle mého názoru a mých kolegů odborníků opravdu neexistuje. A jestliže se Poslanecká sněmovna usnesla k tomu, že měla být předložena do 14. dubna, tak si myslím, že bezprostředně s ní měli být seznámeni všichni poslanci, byli určitě prostřednictvím emailových schránek, ale měla k takto důležitému strategickému dokumentu být vedená diskuse hned. A tak jak nám bylo řečeno na bezpečnostním výboru, je to dokument živý, budeme o něm hovořit. Ale já žádnou diskusi nikde nevidím, já od toho 14. dubna jsem nezaregistrovala, že by se znovu sešel bezpečnostní výbor. Pan ministr vnitra Vít Rakušan tady hovořil o tom, že by to měly projednat další výbory, zdravotní výbor, že by to měl projednat školský výbor, sociální výbor. A já si myslím, že už to mohlo nastat dávno, že to nemůžeme řešit na konci dubna nebo na začátku května. Podle informací, které mám, tak teď se vytvořilo 11 takzvaných pracovních skupin. Opět vytvořily se před několika dny. V tuto chvíli se do těch pracovních skupin nominují lidé, to znamená, že se to uzavírá někdy až v tomto týdnu a teprve až pak budou zasedat. Ale ta města, obce, kraje a všichni ostatní potřebují tu strategii mít a potřebují vědět, co bude, co bude opravdu za měsíc, za tři měsíce, za půl roku. A především, a to pořád opakuji, oni potřebují ty řádné evidence, byť se určitě Ministerstvo zdravotnictví i Ministerstvo školství velmi snaží a je už nějaký podrobný materiál, kde vidíme, kolik například kapacit zbývá v těch mateřských, základních, středních školách, a i ohledně lékařů.

Ale vůbec jsem nezaregistrovala, že by někdo řešil nedostatek míst v mateřských školách.

A já třeba toto považuji za důležité, prioritní téma, které by se mělo řešit.

Bezradní jsou všichni, nevědí, jakým způsobem to mají řešit. Do toho registrujeme, že pan ministr vnitra domluvil tři objekty na ubytování, jeden ve Středočeském kraji, jeden na Vysočině a jeden v Jihomoravském kraji.

Proto já pořád otevírám tu nejdůležitější otázku a to je, že je nutné komunikovat. A ta komunikace podle mého názoru velmi chybí. Takže když se podíváme na ten dnešní program a všichni to víme, že tady máme dvě krize, které musíme řešit, jak tu uprchlickou, tak tu hospodářskou tak mě opravdu udivuje, že dnes máme na programu schůze zařazen bod, který má vzít na veřejném zdravotním pojištění 14 miliard korun.